Minimálně řada kolegů k ní vystupovala nesrovnatelně déle než já. Já jsem si připravil velmi podrobný seznam problémů, které považuji za výrazně důležitější, které má vláda řešit, které Poslanecká sněmovna řešit, a přijde mi velmi nešťastné, že se říká, že to je mimo téma. To přece není mimo téma zabývat se tím, které zákony máme schvalovat prioritně a které máme nechávat nakonec. My jsme předložili návrh na zamítnutí, může se to vypořádat.

To není fér. EET, i kdyby náhodou zafungovalo, podle odhadů vlády přinese jednotky miliard korun. Ten přínos třetí a čtvrté vlny bude do 10 miliard korun ročně.

Já jsem tady zmiňoval problémy, které považuji za daleko závažnější než EET pro Českou republiku, které Sněmovna má řešit prioritně. Je to rozhodnutí vlády a koalice, jestli se rozhodne prioritně místo toho řešit EET a způsobit logický konflikt s opozicí, která se prostě chce zastat těch stovek tisíc lidí, na které to dopadne, a která chce zabránit tomu, že lobbistická skupina, která dodává ten software, na tom extrémně vydělá. Další věc, na kterou mě upozorňoval kolega Filip, když mluvil o tom, že to jsou naše priority a že vláda má svoje priority a že to je přece koaliční rozhodnutí, jaké priority bude řešit. Ale to mě pan Filip špatně poslouchal. Já jsem v podstatné části svého projevu hovořil o prioritách vlády z programového prohlášení vlády.

Ve vládním programovém prohlášení v prvních šesti prioritních bodech je důchodová reforma, kde jste neudělali za celé volební období vůbec nic. Vůbec nic jste neudělali. A co je ještě horší, vůbec nic se nechystáte udělat.

Myslím, že to není úplně korektní způsob vedení debaty. Já se omlouvám, jestli to bude jinak, jestli tu reformu předloží, ale tohle nám sdělila. Je na to 22 svědků našeho poslaneckého klubu. To je důvod, proč si myslím, že se důchodovou reformu nechystáte předložit. Proto jsem o ní mluvil jako o věci, kterou vláda by měla dělat a nedělá. Dále jsem mluvil o vyrovnání státního rozpočtu, což je opět napsáno v programovém prohlášení vlády. Pane předsedo Filipe prostřednictvím pana předsedajícího, to je napsáno v programovém prohlášení vlády, a přestože to tam máte napsané, tak v rozpočtovém výhledu schvalujete schodky a ve státním rozpočtu schvalujete schodky. Čtyřicet miliard sekera každý rok. Jak říká Andrej Babiš, kdyby mi někdo předložil byznys plán se schodkem, tak ho vyrazím.

Stejně tak digitalizace státní správy je podle prohlášení vlády prioritou vlády. To jsou podle mě věci, kterými by se Sněmovna měla zabývat dříve.

EET rozhodně nezvyšuje transparentnost, protože to, že nějaká úzká skupina na Ministerstvu financí získá přístup k datům statisíců občanů, není žádná transparentnost, ale narušení soukromí. Transparentnost je, když stát zveřejňuje podrobně informace o tom, za co vynakládá veřejné prostředky, které my jsme společně vybrali.

Ostatně proto my jsme včera navrhli usnesení o rozklikávacím rozpočtu státu, že mají být jednotlivé výdaje státu zveřejňovány. Ale EET není žádná transparentnost. To, že Ministerstvo financí bude vědět, kde je byznys příležitost pro Kostelecké uzeniny, to není žádná transparentnost. Já s tímto pojetím absolutně nesouhlasím, sbírat plošně data od občanů je plošné šmírování a není to žádná transparentnost. Děkuji za pozornost. Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo. Dobrý den.

Myslím to upřímně.

Tak prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

My jsme to navrhovali trošku jinak, ale bylo tam úplně to samé, pokračovalo to úplně stejně, jak to schválila předchozí politická reprezentace.

Já jsem chtěl nicméně reagovat na jinou záležitost. Nevím, jestli mi na to vyjde časový limit, případně budu reagovat ještě jednou.